Děkuji. Já tedy konstatuji, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů budeme pokračovat po 13. hodině, dokud neodhlasujeme nebo nerozhodneme o tomto bodu.

Nyní jsou zde faktické poznámky. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Radim Fiala jako první, po něm pan poslanec Španěl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já dlužím odpověď paní poslankyni Pekarové, nadšeně sloužící Evropské unii.

Protože já považuji Evropskou unii, přál bych si, aby evropské národy spolupracovaly jako suverénní národy samy spolu bez toho, aniž by jim někdo diktoval, co mají dělat, koho mají přijímat do své země a podobně. A řeknu vám proč. Protože jestli tam někdo dobrovolně vstupuje a chce také dobrovolně vystoupit, ale ten superstát už mu klade takové podmínky a požadavky a klacky pod nohy, aby se to nemohlo, a jak řekl pan kolega Klaus, si to třeba konkrétně myslí, že se to vůbec nestane, tak to asi úplně demokratická cesta není. Takže já to bohužel z dlouhodobého hlediska pro Českou republiku nepovažuji za výhru. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Španěla. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Žádné další přihlášky do rozpravy nemám, ani nikoho nevidím. Takže rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr má zájem, prosím, máte slovo.

Ale opravdu zatím žádný konkrétní text vyhlášky nebo nějaké normy britské nemáme. A samozřejmě já předpokládám, že bude platit ten závazek. To znamená, stejně velkorysí, jako jsme my, budou i Britové vůči našim občanům.

Česká republika podle mého názoru musí hájit zájmy České republiky, resp. vláda České republiky musí hájit zájmy České republiky. Myslím si, že tak jak byla ta dohoda navržena, tak byla akceptovatelná pro obě strany. Britská strana se rozhodla tu dohodu shodit ze stolu s tím, že možná vyjedná něco jiného či lepšího, nicméně zatím jsme stále neslyšeli, co by to mělo být.

Tolik asi z mojí strany.

Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já budu také poměrně stručný. Rozprava, která se vedla, tak kromě vyjádření všech, že podpoří projednání, a to dokonce v devadesátce, a nebudou vetovat, byla více rozpravou o brexitu, jeho důvodech než o tomto zákoně, který je nám v tuto chvíli předkládán panem ministrem. Bylo signalizováno, že v podrobné rozpravě zazní doprovodné usnesení paní poslankyně Adamové Pekarové, což předpokládám, že se stane.

Nepokládám za výhodné, že schvalujeme dřív, než je jasné, jak to bude na britské straně.

Ale protože my máme zákonodárný proces trochu složitější, musíme do Senátu, musíme k prezidentu republiky, tak doporučuji, abychom teď v devadesátce panu ministrovi vyhověli. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Než vůbec může být zahájena podrobná rozprava, tak musíme odhlasovat, že souhlasíme s pokračováním projednávání tohoto návrhu a jeho schválením již v prvém čtení. Než všichni přijdou, tak vás seznámím s omluvami.

Jsme připraveni na hlasování.